Děkuji za pozornost. To byla určitá výtka samotnému zákonu a rád bych se pokusil o takové ze svého pohledu zhodnocení působení či práce organizace či sdružení Rekonstrukce státu.

Když se podíváme do médií, opakuji, souhlasím se všemi devíti programovými body, a tak jak jsem závazek podepsal, tak jsem to tam také uvedl, že souhlasím. Nicméně o jednotlivých konkrétnostech každého návrhu je potřeba se bavit. Organizace Rekonstrukce státu nemá ráda, když má poslanecsuverén na věc jiný názor.

Myslím si, že by to chtělo trošku profesionality.

Děkuji panu poslanci Chvojkovi.